Já jsem rád, že prošel náš návrh na projednání imigrantské krize. My jsme chtěli původně zařadit i další mimořádné body, ale akceptujeme dohodu, ke které došlo, dohodu z grémia, že se to vše projedná v rámci jednoho bodu. Dopředu ale avizujeme, že budeme chtít konkrétní a jasné odpovědi na následující informace, a to od předsedy vlády ke kvótám, od pana ministra vnitra Chovance k ochraně hranic a azylovým zařízením a informaci od ministra zdravotnictví ke zdravotním rizikům, která s imigrační vlnou přicházejí. Děkuji.

Kolega Sklenák. Ano, máte pravdu.

Nevím, jestli je potřeba hlasovat ještě jednou.

Takže ještě jednou hlasování o nyní správně předneseném procedurálním návrhu.

Tento návrh byl přijat. Nyní tedy, pokud nejsou další žádosti o vystoupení s přednostním právem, tak má slovo pan poslanec Koníček a připraví se pan poslanec Okamura. Pan poslanec Šarapatka se sice hlásí s faktickou poznámkou, ale v této fázi nemohu připustit faktické poznámky, pouze návrhy na změny pořadu schůze. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, už na čtyřech posledních řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod informace vlády o průběhu církevních restitucí. Chtěl jsem tak pomoci panu premiérovi splnit slib, který dal u tohoto pultíku před více než rokem, když slíbil, že na následující schůzi Poslanecké sněmovny předloží on jako předseda vlády informaci vlády o průběhu církevních restitucí. To byla schůze 13., teď už je schůze 31., a dosud jsme slyšeli jen odpověď předsedy vlády na jednu interpelaci kolegy Grebeníčka, ale podrobnou informaci vlády stále postrádám.

Ano, děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Okamura. Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout, aby Poslanecká sněmovna zařadila na jednání schůze nový bod s názvem Příprava referenda k vystoupení z Evropské unie. Zde bych si dovolil přednést zdůvodnění. Vážené dámy a pánové, události několika posledních měsíců a týdnů přinesly potvrzení věcí, kterým řada z vás odmítala věřit. Krize, která vypukla, není náhodná. Stěhování migrantů bylo vyvoláno vnějšími zásahy a neustane. Je to krize vyvolaná s cílem zničení nezávislých evropských zemí a národů. Krizi nelze řešit v rámci Evropské unie. Je to iluze, kterou šíří bezradní politici. Nelze ji řešit v rámci EU, neboť EU je původcem krize.

Děkuji. Imigrační politika Německa a dalších zemí se stala skutečnou pozvánkou ke stěhování národů do nového multikulturního ráje. Žádný ráj nebude. Multikulturní sny skončí násilím islamistů a koncem svobody v Evropě. Islám a svoboda jsou neslučitelné. První je pokračovat v likvidaci naší státnosti tak, jako jste to dělali vy ve vaší vládě dosud. Druhá cesta je zásadní krok, jediný možný a jediný správný vystoupení z Evropské unie. Existuje legitimní a demokratický způsob a tím je referendum, aby rozhodli sami občané. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD znovu předloží do Poslanecké sněmovny návrh zákona o obecném referendu, demokratický návrh, který jste nám vy, vládo, již vloni tady ve Sněmovně zamítli, aby sami občané mohli rozhodnout o budoucnosti své země. Návrh demokratický, poctivý, na rozdíl od návrhu vaší vlády z pera pana ministra Dienstbiera, který je skutečnou totalitní atrapou demokracie. Zde v této Sněmovně máme zásadní povinnost splnit náš poslanecký slib, který jsme složili před naším národem. Dnes nejde o stranické politikaření. Odpovědnost každého z nás před národem bude mimořádná a budeme z ní brzy skládat účet. Na rozdíl od falešného zákona o pseudoreferendu, které nám připravila vaše vláda, náš zákon umožní hlasovat například o mezinárodních smlouvách, což znamená, že občané dostanou právo se vyjádřit například o našem setrvání v Evropské unii nebo o mezinárodních smlouvách týkajících se azylové a imigrační politiky. Na základě našeho návrhu, návrhu hnutí SPD, dostanou občané také možnost závazně žádat přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich jasnou osobní odpovědnost, tedy opět zákony, které jste našemu hnutí vy, vládo, v letošním roce zamítli.